Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom v reakci na pana poslance Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího.